Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze.

Ptám se, zda je zde jiný návrh na osoby ověřovatelů. Jestliže zde takový návrh není, já vás poprosím, nově příchozí, abyste se již zaregistrovali a přihlásili.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Přihlášeno je v tuto chvíli 83 poslanců, pro 81, proti nikdo.

Dále potvrzuji, že všichni poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni nebo nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, neboť zasedáme opět ve sníženém počtu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve čtvrtek 19. března jsem svým rozhodnutím číslo 41 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Svým rozhodnutím číslo 55 jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisk 860 výboru pro sociální politiku, sněmovní tisk 861 rozpočtovému výboru, sněmovní tisk 862 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vážené kolegyně a kolegové, v této souvislosti podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu a ptám se, zda někdo má zájem o vystoupení. Nikoho nevidím, rozpravu končím a my tedy přikročíme k hlasování.